Důvodová zpráva jako jednu z variant řešení uvažuje i variantu, v níž je ponechána funkce Poslanecké sněmovny jako dohledového orgánu. Lze souhlasit se závěry důvodové zprávy, že nelze opodstatněně požadovat, aby byla zároveň nadána veškerými oprávněními, která náleží klasickému správnímu orgánu. Přesto je možné, aby Poslanecká sněmovna vykonávala dohled nad hospodařením politických stran, byť s omezeným rozsahem, do doby, než bude připraven efektivní způsob kooperace mezi Poslaneckou sněmovnou a správními orgány. Předložený pozměňovací návrh chce odstranit nadbytečnou tvorbu nového ústředního správního úřadu, který rozšíří administrativní aparát, ačkoliv je z politické praxe okolních států patrné, že podobné opatření k účinnému dohledu nad politickými stranami není vůbec potřeba. Poslanecké sněmovně zůstává zachováno právo dohledu a přezkum nad výročními zprávami. S ohledem na připomínky důvodové zprávy bylo ponecháno zatím bez řešení sankcionování při porušení zákona politickou stranou či hnutím. Tento problém lze ale v budoucnu rychle odstranit po konstruktivní debatě o tom, jak lze mechanismus nastavit. Navržená změna rozhodně nepřinese zhoršení oproti stávajícímu stavu a zároveň zabrání tvorbě nového, nadbytečného správního úřadu. V neposlední řadě je třeba podotknout, stejně jako uvádí důvodová zpráva, že navrhovaná změna nepřinese žádné významné zvýšení nákladů na fungování systému.

Myslím si, že úřad je zbytečný.

Děkuji za pozornost. Dále je přihlášen do obecné rozpravy pan poslanec Martin Lank. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tady chtěl ve stručnosti představit pozměňující návrh strany Úsvit národní koalice. Tento náš pozměňující návrh upravuje § 4, který vymezuje podmínky vzniku a činnosti stran. Tento paragraf říká, že činnost nemohou vykonávat strany, které porušují Ústavu a zákony, chtějí odstranit demokratické základy státu nebo ohrožují práva a svobodu občanů. To je všechno samozřejmě naprosto v pořádku a je to nezbytná podmínka pro fungování demokracie. V pořádku ale podle našeho názoru ovšem není, že je na základě těchto paragrafů kriminalizováno vymezování se vůči nenávistným ideologiím. A ano, mluvím konkrétně o vymezování se vůči islámu. Islám je v dnešní době u výrazné části jeho vyznavačů už více než náboženstvím, spíše politickou ideologií, a to ideologií, která jednoznačně potlačuje lidská práva, pošlapává rovnost mužů a žen, neuznává právo být bez vyznání, povoluje ponižující a kruté tresty, nepřipouští svobodnou vůli partnera. Já doufám, že se snad shodneme, že toto do evropského prostoru nepatří. Chceme proto tímto pozměňujícím návrhem, ke kterému se následně přihlásím v podrobné rozpravě, jednou provždy stanovit, že usilovat o potlačení islámu je povoleno a že to nemůže vést k zákazu činnosti politické strany nebo hnutí. Děkuji panu poslanci Martinu Lankovi. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Pane ministře? Ano. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jen velmi krátce. Debata k vzniku úřadu se vedla velmi dlouho. Já také nejsem zastáncem tvorby nových úřadů na vše, ale tady si myslím, že opodstatněnost je namístě z jednoho jediného důvodu.

My se obáváme, že v tomto případě, pokud by se takto dělo, že by strany, které by tyto pokuty obdržely a obrátily se na české soudy, že by soudy pokuty rušily. To znamená, pokud přijmeme filozofii, že za prohřešek má následovat trest, a trest rozumí se tedy pokuta ve finančním vyjádření, tak jiný způsob než tento úřad z našeho pohledu není možný. Při debatě padaly návrhy na to, že by kontrola měla být nezávislá, nějakými aktivisty dejme tomu, až po to, že úřad má být daleko větší. Toto je kompromisní návrh. Znovu říkám, nejsem zastánce nových úřadů, ale tady je to z mého pohledu namístě.

Tak to je jenom krátké shrnutí debaty. Samozřejmě rozhodneme následně hlasováním ve třetím čtení. Prosím. Děkuji. Já jenom konstatuji, že v obecné rozpravě nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat.

Tři pro, nula proti, a sedm se zdrželo hlasování, pane ministře. To byl závěr projednávání v kontrolním výboru. Děkuji panu zpravodaji.

Vítáme vás.

Ptám se ještě pana předsedy ústavněprávního výboru, jestli má zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Není tomu tak. Zahajuji rozpravu podrobnou. Jako první vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Martin Plíšek. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se přihlásil ke dvěma pozměňujícím návrhům, které se týkají úvěrování politických stran bankami a také vypuštění politických institutů z návrhu zákona. Oba pozměňovací návrhy jsou uloženy do systému pod č. 4115 a oba jsem odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Martinu Plíškovi. A nyní dále vystupuje pan poslanec Jan Sedláček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji panu poslanci Sedláčkovi. Nyní pan kolega Tejc.